22.

Vidím, že u stolku už usedli pan ministr financí Zbyněk Stanjura a zároveň zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Vojtěch Munzar. Nyní bych chtěla upozornit, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tento návrh zákona uvnitř obsahuje tři změny zákonů. Já jsem předkladatel a jsem pověřen vládou. Z mého rezortu jsou vlastně navrženy dvě změny zákonů a třetí je z rezortu životního prostředí. První změna je změna u daně z příjmů, která se týká zvýhodněného režimu pro nízkoemisní vozidla. Tady vlastně navrhujeme dvě opatření.